Poláci protestovali, samozřejmě.

No, ti jsou úplně mimo.

To je váš kamarád!

Tak není divu, protože oni chtějí, abyste ty další desítky miliard a vy to děláte posílali na Ukrajinu, a nikoliv českým důchodcům. Ale mně to nevadí, já budu dál bojovat za své názory a jsem přesvědčen, že moje názory, že bojuji za správnou věc, český občan a Česká republika na prvním místě.

Ale nesmí to být tímto způsobem na úkor českých občanů.

A mimochodem, populista není vůbec nic.